Ano, děkuji. Nevidím, že by se někdo hlásil, takže rozpravu končím. Věřím, že všichni jsou v sále, kteří chtějí být. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh na tajnou volbu byl přijat. Tedy i tento bod odročím, abychom provedli tajnou volbu společně se všemi ostatními.